Máme devět... deset už uplynulo, člena vlády stále nemáme. Mám návrh dalšího postupu.

Zopakuji, budeme hlasovat o schválení pořadu této schůze. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 2. Přihlášeni 94 poslanci, pro 71, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.